Dále jste řekl, že máte s touto metodou problém a že soudu nesvědčí prostor pro libovůli a jakákoli netransparentnost. Zkrátka jste tehdy také řekl, že nelze řídit soud jako firmu.

A protože mi dala další podklady, kterými se na mě obrátila, tak já se obracím zase potažmo na vás a chci, abyste přesto na to reagoval.

Ptám se vás tedy, pane ministře, co hodláte v této věci udělat. Prosím konkrétně. Máte na to kompetence. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, vážený pane ministře, 26. listopadu jsem vás interpeloval ve věci některých výroků představitelů muslimských obcí v České republice. Připomenu některé. Cituji: